Určitě nechceme, abyste páchal nějaký trestný čin, a samozřejmě všichni z nás, kteří tady sedíme, tak víme, že obchodní společnost ČEZ není stoprocentně vlastněna státem. To jsou notoriety, není potřeba to tady opakovat.

Děkuji.

Co to je obchodní společnost? ČEZ je obchodní společnost? Neznám. Budeme se hlásit, na všechno se zeptáme. A je to pro mě těžká debata, ale snažím se.

To je český stát. To určitě děláme.

Děkuji. Přišla další omluva.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poprosit vaším prostřednictvím pana premiéra, aby se tady přestal chovat jako buran, myslím, že je to zcela nevhodné vůči kolegovi Michálkovi. .